Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, po čtrnácti měsících se dostáváme na tento tisk.

Já se velmi omlouvám, pane místopředsedo, ale opravdu je tu zvýšená hladina hluku. Děkuji. Návrh zákona sleduje poměrně zásadní cíl, aby exekuce v ČR, kdy část státní moci byla převedena do soukromých rukou pro soukromé exekutory, sloužila tomu, čemu má, to znamená, aby sloužila k narovnání vztahu mezi věřitelem a dlužníkem a aby bylo ujasněno postavení soudních exekutorů jako těch, kteří vykonávají tuto součást státní moci, a aby se nestala svým způsobem pouze předmětem jejich podnikání, aby byla službou za stát a aby nakonec byli věřitelé uspokojeni a dlužníci aby nebyli sraženi na kolega tak, že by nebyli schopni dál efektivně fungovat.

Principiálně jde o to, že se nebavíme o nějaké kosmetické změně nějaké regionalizace, ale toho, jakým způsobem postupuje exekutor, aby chránil práva věřitele, aby dbal zájmů dlužníka, to znamená, aby oprávněné zájmy dlužníka byly takové, že je schopen za určitých okolností splatit dluh, a aby chránil práva třetích osob. Znamená to například, že není možné, aby na exekuci v hodnotě 50 tisíc prodal byt za 1,5 mil., a dokonce ani nevrátil zůstatek z exekuce, což bych mohl doložit soudním rozsudkem. Druhá část zahrnuje změnu občanského soudního řádu, která je nutná z tohoto pohledu, a třetí část zahrnuje novelu, která se týká insolvenčního zákona.

Pokud jde o moji žádost o postoupení do druhého čtení, odůvodním ji jednoduše. Když tady pan ministr Babiš při bodě číslo jedna naší schůze, to znamená státním rozpočtu, říkal, že vláda neměla šanci projednat toho více a předložit více vládních návrhů zákonů, tak si myslím, že i může využít činnosti opozice a začít projednávat tento poměrně komplexní návrh, který prošel připomínkovým řízením jak ze strany mých kolegů z právnických fakult, tak v advokátní komoře, tak v exekutorské komoře.

Tolik na krátký úvod mého vystoupení. Já děkuji panu navrhovateli a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Jan Chvojka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Byly tam další věci. Samozřejmě další tisk, který obsahoval jasnou definici toho, co se nemůže zabavit, například dětské hračky a další věci. Takže já si myslím, že a neříkám, že všechny, ale většina věcí se nějakým způsobem vyřešila a bude řešit. Myslím, že na podzim nebo v zimě nás čeká další novela exekučního řádu z pera Ministerstva spravedlnosti, takže těch novel by možná bylo už trošku moc. Určitě nad tím proběhne hluboká, široká, obsáhlá diskuse na ústavněprávním výboru a tam samozřejmě nápady, které pan předkladatel nastínil, můžeme v rámci pozměňovacích návrhů ještě zapracovat.

Ty věci byly v zásadě vyřešeny nebo se řeší. Takže pokud můžu jako zpravodaj z tohoto důvodu dát návrh na zamítnutí, tak takto činím. Eviduji jeho návrh na zamítnutí.

A otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra.

Já se omlouvám. Pan zpravodaj má přednostní právo. Ale on ho podal v rozpravě. Prosím, pane místopředsedo. Já zásadně nesouhlasím s návrhem na zamítnutí, protože i když byly drobné novely, tak neřeší ten komplex a vládní návrh podle mého soudu můžeme projednávat současně s návrhem, který předkládám. Pan ministr se hlásí. Ano, kolegyně a kolegové, otevírám znovu rozpravu. Přeji vám hezký večer. Děkuji.